Vážení kolegové a kolegyně, přišlo celkem 155 pozměňovacích návrhů, proto budeme mít trošku delší hlasovací proceduru. Já bych ji teď přečetl, protože dojde k některým drobným úpravám kvůli různým vyjádřením nebo hlasováním na rozpočtovém výboru. Za prvé to budou legislativně technické úpravy, nebo úprava, kterou jsem před chvilkou četl.

Já prosím všechny v sále, aby se utišili.

Tak já se připojuji k panu předsedovi. Skutečně tady dojde k nějakým změnám, tak abychom si rozuměli.

Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře? Není tomu tak.

A vy jste řekl, že si to můžeme škrtnout.

Tento návrh byl přijat.